A pokud chceme dát tímto signál, že zámek Štiřín nechceme, tak si myslím, že je to velmi špatná cesta. Děkuji za pozornost.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Pokud jde o ten obecný pohled na ten rozpočet, já už jsem to řekl někde v televizním pořadu, že to je přesný součet za mě trochu nepřesných čísel, protože ta čísla v této chvíli pro mě jsou nepravdivá.

A říkám, kdyby to bylo poprvé a je to v mimořádné situaci, tak bych to tady možná zmínil a přešel bych to. Připomenu, že při tom rozpočtu na letošní rok to bylo 14 miliard, které ten státní rozpočet ušetřil ve vztahu k platbám za státní pojištěnce u zdravotního pojištění, takže vlastně ta situace se opakuje. Připomenu tu dvou a půlmiliardovou digitální daň, jakkoli tady byla mezi prvním a druhým čtením, a měli jsme to na talíři celé ty dva měsíce, co se projednával státní rozpočet. Tak teď si to užijte také.

Druhá poznámka.

Rozdíl mezi tím je 330 miliard korun, prosím pěkně.

My se tady bavíme o položkách, které jsou ve stovkách milionů, možná jednotek miliard. Myslím si, že ani to ne. Nebo kolega Kaňkovský.

Mně to přijde, že to je v nesouladu, prostě že to je v nesouladu, že z těch 330 miliard by se tam ty prostředky, to se na mě nezlobte, našly.

Obecně ano, ale zrovna pro příjem státního rozpočtu je to dobře.